Prosím, kolegové, prosím, pane ministře Bartoši, prostřednictvím paní předsedající, nedělejte to a pojďme zkusit najít nějakou jinou cestu.

To chápu politicky, když dává stanovisko pro svého kolegu politického souputníka, navíc v rámci koalice, že nechce být tak ostrý, nechce být tak kritický, ale prosím, a zvlášť vy, kteří jste právníci nebo máte aspoň trochu blízko k tomu právnímu vzdělání podívejte se do toho stanoviska pana ministra, on tam opravdu říká, že by navrhoval určité změny nebo spíš jiný způsob toho provedení, a konkrétně směřoval k tomu, pokud to tedy chcete změnit, a to už jsme si tu říkali tisíckrát nám se to nelíbí, vy to tak chcete, máte na to asi ty hlasy tak ale zrušte ten stavební zákon, tu normu jako celek. Nedělejte jenom tu dílčí změnu. Navíc podotknu, už třetí, je to už třetí pokus. Leží tady ve Sněmovně nevypořádaný tisk, a musím natvrdo a na rovinu říct, velmi nekvalitní, který navrhlo Zastupitelstvo Pardubického kraje. Bylo to v září loňského roku. My v roli opozice jsme se tam snažili vysvětlit, ať to kolegové nedělají. Také bez nějaké racionální debaty to navrhli, připravili, tady ve Sněmovně to sem přistálo někdy v polovině prosince a mělo to ještě od předchozí vlády negativní stanovisko.

Takto vymyšlená dílčí změna odložení, posunutí v čase jen určité části zákona zakládá na velké riziko.

Ono se na něm toho moc nezměnilo.

U nich cítím, že jsme ve velké shodě a že spousta věcí opravdu nefunguje, že to opravdu takhle nechceme. I proto je pro mě překvapivé, když pak kolegové z ODS stále, stále, vytrvale hájí kroky ministra Bartoše za Piráty, který to prostě nemá připravené dobře. Všichni víte, ať z těch našich mezilidských vztahů, soukromých, nebo i pracovních, že ta širší rozumná shoda dá zabrat i dobrým přátelům, a je logické, že o to složitější byla všechna ta jednání, pracovní, legislativní, která jsme jako autoři toho komplexního znění vedli společně se všemi aktéry. Byli to hráči na úseku územního plánování a povolování staveb.

A opravdu tomu výsledku, který teď chceme odložit, demontovat, jakkoliv to nazveme, tomu předcházela dlouhá řada letitých jednání se zástupci samospráv, developerů, ochránců veřejných zájmů, různých profesních a zájmových organizací a já to prostě vnímám jako dobrý kompromis, to, co jsme tu odhlasovali, ty stovky pozměňovacích návrhů.

Předchozí Sněmovna i přes veto Senátu to nakonec schválila 106 hlasy, to přece není málo. Současná koalice má 108.

Já bych i tyto kroky asi pochopil, kdyby se mi nelíbily, kdyby se děly v prosinci loňského roku. Ale upřímně, kolegové, vás vlastně doběhly ty vaše marketingové předvolební sliby. Vy jste celou volební kampaň říkali: Nám se to nelíbí, my to nechceme, my to změníme, jsme kompetentní, jsme kompetentní vláda, která ty změny udělá.

Problém, který jsme řešili nebo řešíme v dnes platném stavebním zákoně, je opravdu strukturální.

Ivan Adamec mluvil podobně.

I já jsem to v loňském roce v řadě veřejných debat říkal a přiznávám a řeknu a přiznám to i dnes, že ta změna, kterou jsme tady nakonec odpracovali, určitě není úplně ideální, není skvělá, je na ní co vylepšit, a o to také opřu svoji argumentaci a znovu konkrétně vám to dám jako alternativní návrh, jako protinávrh k tomu, na čem bychom se tady ve Sněmovně mohli a možná dokonce i v tom zrychleném čtení v té takzvané devadesátce shodnout. Já v rozdílu v těch dvou přístupech, na kterých se nemůžeme shodnout, nebudu akcentovat systémovou podjatost, která tady často budí emoce, jestli se opravdu děje, nebo neděje. Budu akcentovat dvě jiné věci.

Možná jste viděli ty příběhy o těch požárech pak jsou spory s majiteli pozemků, kdo vlastně uhradí škody. Tak čím je to dáno?

A tohle my si slibujeme od té novely stavebního práva. To, co řada z vás nazývá nějakým démonem, tou strašnou velkou institucí, novou státní organizací, která, jak říkal pan ministr Kupka, nic nezmění, nevylepší, no tak my to vnímáme naopak jako jednotné místo, kde se ti úředníci mohou zastoupit díky digitalizaci, na které tu shodu máme, mohou si agendy vyměňovat operativně, ze dne na den.